Ráda bych jako zpravodajka upozornila na to, že bylo konstatováno ze strany Ministerstva vnitra, že projednávání tohoto tisku spěchá. Sněmovna podpořila zkrácení projednání ve výborech na 30 dnů. Během projednávání ve výborech se však ukázalo, že toto zkrácení lhůty k projednání nebylo ideální.

Pokud vím, též na hospodářském výboru, který sice vyslovil souhlas s tímto tiskem nicméně ústy pana předsedy Pilného zazněla celá řada výhrad, která právě souvisí se zkrácením tohoto projednávání. Ráda bych v rámci projednávání tohoto tisku upozornila na to, že lhůta pro implementaci je dvouletá, tedy do roku 2018.

Děkuji a nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jiřího Valentu, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo paní předsedající.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, zpravodajské zprávy poslance Jiřího Valenty a po obecné a podrobné rozpravě II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona; III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

Děkuji. Nyní s přednostním právem paní zpravodajka. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 763 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Za § 13 se vkládají nové § 14 a 15, které včetně nadpisu znějí: Poskytování služeb vytvářejících důvěru správou základních registrů § 14 zní: Správa základních registrů může poskytovat služby vytvářející důvěru, a to i jako hospodářskou činnost. § 15 odst.

4. adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, b) údaje o právnické osobě nebo její součásti, které byl certifikát vydán, v rozsahu

4. datum a čas zneplatnění,

(4) Údaje podle odst. 2 se evidují po dobu platnosti certifikátu a následujících 15 let od konce platnosti certifikátu. Dosavadní § 14 až 19 se označují jako § 16 až 21. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu. Pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Prosím, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové.

Ano, to je procedurální návrh. Odhlásím vás a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování o návrhu sloučení rozpravy tohoto bodu a bodu následujícího.

Hlasování končím. Návrh byl přijat.